Poštovane kolegice i kolege, ja bi vas zamolio da zauzmete svoja mjesta. Molim uvaženog potpredsjednika Hrvatskog sabora i predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav kolegu akademika Željka Reinera da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zaključka, izvolite.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na svojoj 49. sjednici održanoj 6. i 8. veljače 2019. g. raspravio je o izvješće o provedenoj provjeri broja vjerodostojnosti popisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja popisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72.

Odbor je predmetno izvješće raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 60. Poslovnika Hrvatskog sabora kao matično radno tijelo te je odbor većinom glasova, 11 glasova za i 1 glas protiv predlaže Hrvatskom saboru da donese slijedeći zaključak. Uzimajući u obzir izvješće o provedenoj provjeri broja vjerodostojnosti potpisa birača te zakonitosti postupka prikupljanja popisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava RH i o dopuni Ustava RH člankom 72. a te građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“, utvrđuje se kako nije ispunjena pretpostavka iz članka 87. stavka 3. Ustava RH za raspisivanje navedenih državnih referenduma.

Poslovnika Hrvatskog sabora jednoglasno, 7 glasova donio slijedeći zaključak. Poslovnika Hrvatskog sabora poziva se Ministarstvo uprave RH da Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora dostavi podataka o točnosti informacije jesu li kontrolne liste koje su izrađene radi naknade provjere vjerodostojnosti potpisa birača od strane Povjerenstva za provjeru broja i vjerodostojnosti popisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72. Ustava RH i „Narod odlučuje“ o dopuni Ustava RH člankom 72. a te građanske inicijative „Istina o Istanbulskoj“ a koje su sadržavale neispravne potpise birača uništene. Dakle to su bila dva zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Dozvolite mi da na ovaj drugi upit koji je poslan pročitam odgovor koji je Odbor Ustav, Poslovnik i politički sustav danas primio. Poštovani, vezano uz traženje sadržano u zaključku gornje brojčane oznake daje se slijedeće očitovanje. Svi podaci o svim prikupljenim potpisima i zahtjevima za raspisivanje državnog referenduma građanske inicijative „Narod odlučuje“ o izmjeni članka 72.

Pod potpisom se smatra skup podataka koji čine ime i prezime, OIB i vlastoručni potpis birača. Sve potpisne liste s potpisima birača koje su prikupile građanske inicijative su nakon završene provjere vraćene u Hrvatski sabor. Ispis podatak o nevažećim potpisima iz aplikacije u obliku Excel tablice davaju se Povjerenstvu za provjeru broja i vjerodostojnosti popisa birača radi naknade kontrole popisa koje su operateri izvršitelja obrade podataka APIS I.T. unijeli u aplikaciju kao nevažeće. Navedene tablice i kontrolne liste treba razlikovati od potpisnih lista u koje su građanske inicijative prikupljale potpise birača. Tablice i kontrolne liste su bile tehničko pomagalo odnosno radni materijal. Tablice su ispisivane na papir rad lakšeg uspoređivanja podataka unesenih u aplikaciju s podacima u službenim evidencijama ili s podacima na potpisnima listama. Isto tako mogle su se koristiti u e-obliku bez ispisa podataka na papir. Nakon što je izvršena provjera broja i vjerodostojnosti potpisa birača, nije bilo potrebe da se čuva ispis osobnih podataka od preko 40 000 osoba po svakom od zahtjeva za raspisivanje referenduma na papiru budući da su svi podaci o potpisima i statusu svakog potpisa postoje u elektroničkom obliku u aplikaciji i spremljenim tablicama i mogu se po potrebi opet ispisati. Evo, time bih ja završio izvješće o radu odboru, hvala vam lijepo. Zahvaljujem poštovanom potpredsjedniku Hrvatskog sabora i predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, g. Željku Reineru. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Kolega Reiner, vi ste svjesni da se krši Poslovnik, jučer je klub MOST-a tražio na uvid kontrolne liste koje bi morale biti popratna dokumentacija arhivirana u Saboru zajedno sa svim knjigama potpisnih lista. Toga u Saboru nema. Sve ostalo je demagogija, mi ne možemo kao saborski zastupnici donositi odluku o nečemu čega nema i vjerovati nekome tko je uništio kontrolne liste. Ministarstvo Lovre Kuščevića je uništilo kontrolne liste. Jedino rješenje je da ne kršimo Poslovnik ili ponovno pribrojavanje gdje će biti uključene i saborski klubovi, gdje će biti uključene i udruge koje su prikupljale inicijative, prikupljale potpise ili raspišimo referendum. Nemojte krišiti Ustav i Poslovnik, volju većine.

Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Bulj, vi znate da kad iznosim izvješće odbora ja mogu samo govoriti ono što je odbor zaključio. Ja ne mogu govoriti o svom osobnom mišljenju. Prema tome, bilo kakva moja replika bila bi neprimjerena jer ja mogu govoriti samo u ime odbora. Ako će se kasnije razviti diskusija vjerojatno ću ja u njoj sudjelovati, ali sada mogu govoriti isključivo ono što sam pročitao. I ne smijem jer bi to bilo kršenje Poslovnika govoriti bilo kakvo svoje osobno mišljenje, bilo u ovom, bilo u onom smislu. A to vam piše u Poslovniku pa ga pročitajte. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom predsjedniku Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na odgovoru. Izvolite. 11. travnja 2018. godine u ovom Domu nažalost bio sam jedini koji je branio Istanbulsku konvenciju i koji je najavio referendume pa su onda svi HDZ-ovci naravno ili šutjeli ili stali uz svoga premijera. Neke druge stranke koje danas brane referendume šutjele su, neki su govorili o marginalnim političkim skupinama koje se žele okoristiti na referendumu. Ali stvari se mijenjaju i drago mi je i to nije loše. Ali ja se ovdje čudim zapravo vama ministre Kuščeviću, vama se čudim i vama gospodine Reineru. Osim što ste izdali ono što vi jeste kada ste usvojili Istanbulsku konvenciju, vi na Vladi a vi gospodine Reiner u Hrvatskom saboru, vi i dalje ne stajete. Pa niste morali doći danas u Sabor. Ja ne znam je li vas sram jednoga i drugoga danas nakon toliko vremena još uvijek braniti dokument koji je i Katolička crkva, koju su i biskupi i narod rekli da ne valja. Nema potrebe za povišavanjem tona. I ja bih vas lijepo molio da ne omalovažavate kolege zastupnike u vašim replikama i u vašim raspravama. Odgovor? ... [[Upadica se ne čuje.]] Ne. Izvolite. Poštovani kolega Reiner, znam da ne možete ovdje sada braniti stav koji vam je nametnuo Andrej Plenković, to mi je jasno jer ste ovdje ispred Odbora za Ustav, ali ja vam postavljam pitanje kao predsjedniku Odbora za Ustav, zašto se nije nastavila sjednica Odbora i zašto se nije glasovalo o prijedlogu prof. Podolnjaka, člana Odbora za Ustav koji je jedini glasao protiv ovog zaključka Vlade da se ponovno znači održi prebrojavanje? Vi dobro znate da je srušen kvorum budući da je kolega Grbin kada je saznao da su uništene potpisne liste, odnosno kontrolne liste da je napustio sjednicu Odbora i nije se mogla nastaviti sjednica Odbora. A vi ste jutros trebali sazvati sjednicu Odbora uostalom i kako biste pročitali članovima Odbora ovo što vam je došlo znači od Ministarstva uprave, što ste upravo sada pročitali zastupnicima i kako bi se glasovalo o prijedlogu prof. Podolnjaka. Zašto to nije učinjeno? Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani kolega Grmoja, vi ili niste informirani ili ne želite biti informirani, dakle ja sam i jasno pročitao sjednica se normalno održala. Točno je da u jednom trenutku sjednica nije imala kvoruma jer je kolega Podolnjak i kolega Grbin su napustili sjednicu. Tijekom tog razdoblja provela se diskusija o drugoj točki dnevnog reda to je bio Zakon o izboru članova Vijeća nacionalnih manjina, raspravljalo se o tome, nakon toga se kvorum ponovno uspostavio dolaskom kolege Batinića i kolege Pupovca i glasovalo se o prijedlogu, itekako se glasovalo, raspravio se i glasovalo se o prijedlogu kolege Podolnjaka i sa 7 glasova jedinstveno zapravo se odbacio taj prijedlog. Izvolite. Mislim da nakon dva put po više od 400 tisuća potpisa koji su prikupljeni s ciljem odobravanja dakle referenduma da nas ovdje može sve biti sram a posebno dakle one koji su zaslužni za ovakvo rješenje, za ovakvu odluku, da se preko 400 tisuća glasova nije priznala, tj. potpisa. Za što? Za najkvalitetnije, dakle najuzvišenije izražavanje demokratske volje naroda. Mislim da vas treba biti sram zbog svih onih koji su se borili i ginuli za Hrvatsku, zbog svih onih koji odlaze iz Hrvatske svakodnevno jer ovakva farsa i ovakav cirkus oko toga to je zbilja neviđeno. I ako mislimo nešto napraviti od Hrvatske, mislim da bi trebalo odustati od ovakvog pogleda na referendum. Zahvaljujem kolega Dobrović. Kolega Grmoja je imao povredu Poslovnika na izdavanje gospodina Dobrovića. ... [[Upadica se ne čuje.]] Dobro, hvala lijepo. Idemo dalje. Sljedeća replika poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče Odbora, ja sam iznenađen da ste vi sada čitajući izvješće Odbora pročitali i dopis iz Ministarstva uprave a upravo sam na sjednici Odbora za Ustav inzistirao da ministar mora biti na sjednici odbora u ime predlagatelja, a nije bilo nikoga. Dakle, sad je ovdje ministar, ovdje je državna tajnica, a ja vas pitam kako nisu bili prisutni na sjednici Odbora za Ustav kad smo raspravljali o ovome izvješću i kad je trebao ministar ili njegov zamjenik odgovarati na sva pitanja. I umjesto da ponovno imamo sjednicu i da raspravljamo o ovom odgovoru, mi smo zapravo dobili servirani pismeni odgovor, zapravo vi ste ga dobili, mi ostali o tome nismo mogli niti raspravljati.

Prema tome, ne vidim u čemu je problem. Hvala lijepo. A ministar je ovdje, prema tome, možemo ministra pitati, možete vi ministra pitati što god želite, sjedi vam ovdje. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Mislim da ne možemo nastaviti raspravu po ovoj točki zato što, znači, akademik Reiner u ime Odbora za Ustav nije u službenom izvješću pročitao znači bilo što o glasovanju, o prijedlogu prof. Podolnjaka, a sada tvrdi da su kolega Batinić iz HNS-a, g. Pupovac iz SDSS-a i ostalih HDZ-ovi zastupnici na sjednici odbora jednoglasno odbacili zaključak prof. Podolnjaka. Nama to ovdje nije predočeno u ime Odbora za Ustav, nego smo to dobili kao informaciju sada ovdje u replici i ja zahtijevam da se hitno sastane Odbor za Ustav da se to uistinu dogodi, ako se dogodilo, jer toga nema u službenom izvješću [[Upadica: Zahvaljujem.]] ovaj, mi jednostavno ne možemo nastaviti raspravu. Zahvaljujem kolega Grmoja. Govorite o nadležnostima pojedinih odbora, između ostalog i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, dakle, odbor je raspravljao, donio je određene zaključke, glasovalo se kako se glasovalo, vi ste imali tamo nazočne svoje predstavnike i mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Imate mjerodavno i nadležno odluku na to, tako da, što se toga tiče, mislim da niste u pravu. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Ja ću vam postaviti isto pitanje kao predsjednika Odbora za Ustav, dakle, zbog čega, kada je bio tamo državni tajnik od njega niste tražili očitovanje o 40 tisuća tzv. nevažećih potpisa? Postavit ću vam pitanje kao doktoru koji je vjerojatno pisao uputnice i dakle, to ću vam postaviti u raspravi, ako sad ne želite odgovoriti. Da li vaše, dakle uputnice koje ste potpisivali nečitkim rukopisom, da li one vrijede ili ne vrijede jer po tom kriteriju ovi potpisi ne vrijede? Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite. Ja kad je ta inicijativa pokrenuta nisam dao potpis da se ona održi, dakle nisam podržao inicijativu, ali, nakon svega što se dogodilo, smatram da je sve to oko prebrojavanja kontaminirano, da ste spriječili građane da na referendumu izraze svoj stav. Ono što je trebalo učiniti, po moje mišljenju, trebalo je uputiti Ustavnome sudu pitanje je li su pitanja ustavna. Po mojem mišljenju, pitanje oko nacionalnih manjina, nije ustavno. Pitanja oko Istanbulske konvencije, jest ustavno. I u tom smislu vjerojatno Ustavni sud bi odgovorio i zbog toga ja neću dati glas za ovaj izvještaj. Ne podržavam to što radite, smatram da ste kontaminirali demokratski proces i žalosno je to što radite i ne znam dokle ćete stići na taj način. Izvolite. Poštovani kolega Aleksić. Vi znate dobro da su inicijative uputile Ustavnom sudu određene upite i da je Ustavni sud odgovorio. Dozvolite mi da vam citiram dijelove tog odgovora. Ustavni sud utvrđuje da je u odsutnosti izričite zakonske odredbe Vlada postupila u granicama svoje ovlasti u odabiru načina, da provjeru potpisa provede na način koji smatra optimalnim, a njihovo izvršenje povjerila Ministarstvu uprave. Svako drugačije tumačenje dovelo bi u pitanje minimum povjerenja u rad tijela državne vlasti koje mora postojati u demokratskoj državi utemeljenom na vladavini prava.

Želi li možda predstavnik Vlade? Izvolite.

Kolegice i kolege, saborski zastupnice, saborski zastupnici, državna tajnice. Evo, svih vas lijepo pozdravljam. Zahvaljujem potpredsjedniku Sabora, g. akademiku Reineru na korektno iznesenom stavu Vlade RH, koje evo zaista u cijelosti održava stvarno nedvojbeno utvrđeno činjenično stanje. Ja bih prvo rekao da se, evo, ovih dana određeni saborske zastupnice i saborski zastupnici pokušavaju doći do političke vidljivosti koju nisu u stanju zadobiti temeljem svojih dobrih kvalitetnih zakonskih prijedloga, temeljem dobrih kvalitetnih rješenja, temeljem nečega što su napravili za svoju sredinu ili za Hrvatsku državu ili evo čak svoj doprinos EU, pa onda evo sa najbezočnijim lažima pokušavaju doć do pozornosti i obmanjuju hrvatsku javnost. Dakle, ništa nije uništeno, evo ovdje vama gospođe i gospodo saborske zastupnice i zastupnici, cijeloj hrvatskoj javnosti govorim očito ne ovim zastupnicima koji to ne žele čuti, ali evo govorim njima pa nek, ko ima uši nek čuje, apsolutno nikakav dokument u ovim pred referendumskim aktivnostima za ove dvije aktivnosti nije uništen. Znači, u, a, dakle imamo dvije vrste dokumenata to su kontrolne liste ad1. i 2., gospodine Grmoja molim vas pustite pa ćete imati priliku replicirat. Znači, prvo su kontrolne liste na kojoj se nalazi popis svih nevažećih potpisa u kojem jasno stoji zbog kojeg je koji potpis proglašen nevažećim, dakle ili nedostaje OIB, ili je nepotpuno ime, netočno prezime ili nedostaje vlastoručni potpis. Nikada, nigdje se nije analiziralo da li je potpis vlastoručan ili nije, da li ga je potpisala osoba čije je ime tamo i podaci stoje ili ne. To su čiste laži. Dakle, postoji ta kontrolna lista, ta kontrolna lista je smještena na aplikaciji DIP-a koja se čuva u APIS-u. To što ona sad ne postoji u papirnom obliku, nego postoji u aplikaciji to gospodine Bulj, moram vam objasniti, da je to vrlo jednostavna tehnologija, odete sa mišom na opciju print, onda napravite enter i to se printa. Dakle, mi ne, i onda dobijete taj papir ponovno, mi ne postupamo kao i vi, danas ste kidali nekakav zakon, imao sam priliku ovdje pogledati da ste kidali nekakav zakon, mi se tako ne ponašamo i ne šaljemo takvu poruku. Mislim da ste s time poslali poruku našoj djeci, ako niste zadovoljni sa domaćom zadaćom sa ocjenom, onda je pokidajte ispred učiteljice. Dakle, imate pravo biti nezadovoljni bit sa zakonom, imate pravo bit nezadovoljni sa svim procesima, ali nemojte slat poruku hrvatskoj javnosti, naročito hrvatskoj djeci, da se tako ponašaju. Što se tiče, dakle to je dio koji se tiče kulturnih lista, on danas, ponavljam, on danas postoji u APIS-ovom aplikaciji koja se čuva u APIS-u i u svakom trenutku je to moguće isprintati. Što se tiče potpisnih listića, sve liste se nalaze pohranjene ovdje, upravo u prostoriji u kojoj vi sjedite odnosno u zgradi u kojoj vi sjedite u Hrvatskom saboru, svi originali su ovdje i u svakom trenutku je moguće napraviti uvid u svaki važeći i nevažeći potpis, ali naravno u skladu s pozitivnim hrvatskim pravim propisima, a ne onako kako nekome pada na um. Znači, svi ste vi bili pozvani da dođete izvršiti uvid, svi ste imali mogućnost se prijaviti, međutim nisam primijetio da je iti jedan zastupnik MOST-a ili bilo koji drugi prijavio se na uvid, došo u prostorije APIS-a i izvršio uvid, prema tome imali ste priliku to napraviti, međutim niste. Zašto, zato jer vam nije stalo do istine nego vam je stalo do toga da obmanjujete hrvatsku javnost. Da je tome tako, to je potvrdio i Ustavni sud, ja ću morat, jer očito ovdje postoje oni koji nisu pročitali odluku Ustavnog suda, pa ću ja morat citirat dijelove te odluke, citiram. Sve dosadašnje poduzete aktivnosti i koraci povodom Zaključka Vlade RH o kojem danas raspravljamo, klasa i urudžbeni broj, datum od 2. kolovoza 2018., a sukladno kojem je Ministarstvo uprave zaduženo za koordinaciju aktivnosti vezanih za provjeru broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative Istina o Istanbulskoj, a isto ovo piše i za drugu inicijativu, odvijali su se u skladu, pazite ovo gospodine Bulj, s važećom zakonskom regulativom a koja je i sukladna smjernicama, pazite i ovo, kodeksa dobre prakse Venecijanske komisije, posebice u dijelu pred referendumskog postupka koji nije reguliran važećim zakonom Ministarstva uprave vodilo se dosadašnjom praksom koja je u skladu s smjernicama navedenog kodeksa, ne samo Ustava već i kodeksa, dakle tijekom postupka nisu poduzeti koraci, radnje i aktivnosti koje nisu u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Nisu poduzeti koraci, radnje i aktivnosti koje nisu u skladu sa važećom zakonskom regulativom. E sad, kad već niste imali hrabrosti, obraza ne znam čega, prijaviti se kao i svih 122 građana koji su se prijavili na uvid i došli su na uvid, mogli ste i vi, vi sada tražite radi, radi predstave za hrvatsku javnost nekakav uvid. Međutim, gospodine Dobrović upravo smo ovo napravili na ponos Hrvatskih branitelja koji su stvarali državu, a ne ono kako ste vi rekli, jer oni su se borili za pravnu državu, oni su se borili za to da se u Hrvatskoj državi poštuju hrvatski zakoni. Ma koliko god se taj zakon nekome ovdje sviđao ili ne sviđao, svako ima pravo predlagat izmjene tog zakona, borit se osigurat 76 ruku i usvojit taj zakon. Ali dok je taj zakon na vlasti ja kao ministar uprave koji sam provodio ovaj zakon, ja ću ga provoditi pa ja bih reko, do zadnjeg sloga, do zadnje kapi krvi, nećemo ovdje radi populizma, radi vaših dnevno političkih interesa posustati i raditi gluposti. A da je tome tako, evo ga 13. veljače 2019. Nezavisna agencija za zaštitu osobnih podataka, nezavisna agencija koja nije podložna politici, ni Hrvatskom saboru, ni hrvatskoj Vladi, između ostalog pište, u tijeku postupka provjere vjerodostojnosti broja potpisa od strane nadležnih tijela, imajući u vidu interes javnosti bio je omogućen uvid u osobne podatke birača koji su dali potpis u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka, a kojim su mogli pristupiti predstavnici navedenih referendumskih inicijativa, predstavnici organizacija civilnog društva te ispitanici, građani o čijim se osobnim podacima radi. Niste se javili niste pristupili. Sukladno dostavljenom upitu te imajući u vidu prethodno navedeno nije razvidno postojanje zakonske obveze, niti utemeljenja za daljnje omogućavanje uvida u navedene podatke birača osobito uzimajući u obzir interese i temeljna prava za zaštitu osobnih podataka pojedinaca o čijim se podacima u konkretnom slučaju radi. Dakle, da biste vi zadovoljili vaše dnevno političke interese, vi bi sada da mi kršimo Hrvatske zakone, a radi svih tih Hrvatskih branitelja na koje se pozvao gospodin Dobrović mi to nećemo dopustiti. Vi u saboru možete izglasati nešto drukčije međutim Vlada RH tome neće dati svoj placet. Dakle, ja ovim putem sada zahvaljujem svim, ispričavam se malo sam prehlađen. Ja ovim putem zahvaljujem svima članovima Vlade koji su prihvatili ovakvo izvješće, zahvaljujem svim službenicima koji su radili na provjeri važećih potpisa, dakle, to se radi o 70 i nešto službenika, djelatnika apisa, to se radi o povjerenstvu koje je sastavljeno, djelatnici MUP-a, službenici, ne dužnosnici, djelatnici MUP-a, djelatnici Ministarstva uprave, djelatnici Nezavisne agencije za zaštitu osobnih podataka, djelatnici DIP-a Nezavisnog državnog izbornog povjerenstva, zahvaljujem na dobrom profesionalnom obavljenom poslu sa kojim su vratili povjerenje hrvatskih građana u hrvatske institucije, kojim su zauvijek zatvorili usta onima koji bez osnovano napadaju hrvatske institucije, a to je, evo imali smo priliku vidjeti, potvrdio i hrvatski Ustavni sud. Zahvaljujem i vama gospođe i gospodo saborski zastupnici na raspravu koju smo evo do sad imali, zahvaljujem na svoj budućoj raspravi koju ćete danas ovdje izlagati, argumentirati, dio će bez argumenata izlagati, no tu smo i ja i državna tajnica kao predstavnici Vlade koji smo otvoreni i u svakom trenutku ćete dobiti relevantan odgovor na svako postavljeno pitanje. Imamo povrede Poslovnika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Povrijeđen je čl. 238. jer je ministar Kuščević držao lekciju, znači, kolegi Bulju, kao da se kolega Bulj ne zna služiti, ne znam, internetom ili bilo čim drugim i ne bi to bilo čudno od ministra Kuščevića, svašta on zna napričati, al da nam čovjek koji je rekao da koristi privatni ili službeni mail ovisno o jačini signala, drži predavanje, znači, iz digitalizacije, informatizacije, to je ispod svake, ispod svake razine, daj malo se uozbiljite ministre, uozbiljite se [[Upadica: Zahvaljujem]] malo, nemojte nam držati predavanje. Zahvaljujem poštovani kolega Grmoja. Ja bi vas lijepo molio da malo smirimo tenzije i da ovu raspravu svedemo na argumentiranu raspravu bez ikakvih trzavica, Poslovnik o radu HS čl. 238. govori o aktivnostima zastupnika. A što se tiče govora ministra uprave koji je tu govorio kao predstavnik Vlade, ja sam to isčitao kao temeljitu uputu i pomoć svima nama kako možemo doći do određenih podataka i na tome mu zaista hvala i ni na koji način ne vidim da je ikoga omalovažio i povrijedio, ja vas još jednom molim da ne zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika kolega Grmoja. Dakle, smatram da nije povrijeđen Poslovnik jer govorimo o zastupnicima što smiju raditi tijekom iznošenja rasprave na sjednicama HS. Imamo slijedeću povredu Poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Ministar je prekršio Poslovnik u cijelosti, u cijelosti, cijeli Poslovnik, niti jedan argument nije dao gdje su kontrolne liste, lagao je kao po običaju da mi nismo tražili uvid, jučer smo tražili uvid od svih nadležnih tijela, jel to bi trebalo biti kontrolne liste u HS, a nisu jer ste ih iskidali i sakrili, ne znamo koji su nevažeći potpisti, vi ste direktno udarili na narod, vi ste jedna obična [[Upadica: Zahvaljujem]] prevara naroda koja se pozdravlja [[Upadica: Zahvaljujem]] sa Hvaljen Isus, a u biti sva načela koja Katolička crkva i Biblija propovida vi ih kršite. Kolega Bulj, isti odgovor kao i kolegi Grmoji, ja vas lijepo molim da vaš izričaj prilagodite ovom Visokom domu. Idemo na slijedeću povredu Poslovnika, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. g. Potpredsjedniče HS, ja vjerujem da ste i vi čuli, kao što smo mi čuli, kad je g. ministar rekao da određeni broj zastupnika laže i obmanjuje javnost radi stjecanja jeftinih političkih bodova, kada to ne mogu svojim radom na terenu. I to dolazi od ministra koji, da su se računali samo preferencijski glasovi na zadnjim izborima, vi ne biste uopće bili zastupnik, da je na snazi ono što mi predlažemo, vi po redoslijedu ne biste ušli u HS i zato se vjerojatno toliko borite protiv ovoga, protiv što mi predlažemo. Zahvaljujem. Poštovani kolega Podolnjak, dakle, zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, niste se pozvali na članak ili je povrijeđen cijeli Poslovnik. Što se tiče omalovažavanja, već sam rekao kolegi Grmoji, ja vas lijepo molim da se klonete zloupotrebljavanja instituta povrede Poslovnika i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Prelazimo na replike, na izlaganje poštovanog ministra, prvi se za repliku javio poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Očekujem od ministra da javno kaže, nama saborskim zastupnicima koji, sada ćemo glasati tj. kad se steknu uvjeti, o najbitnijem nečem demokraciju, o demokraciji, to je referendum, izravna demokracija, gdje su kontrolne liste, jučer smo tražili da kontrolne liste na uvid mi saborski zastupnici kluba, nismo ih dobili, lažete javnost, obmanjujete javnost, jučer cijeli dan dopise prema tajništvu, prema predsjedniku HS, ne možemo mi kao saborski zastupnici, cijeli dan smo tražili po HS gdje su kontrolne liste kao popratni dokument, nema ih, nema ih, ne zna se gdje su nevažeći, ej, ne zna se, pa ljudi moji, pa znate li šta vam rade oni? Narode, čujete li vi ovo kako se ministar ponaša?

Kolega Bulj, lijepo vas molim da prilagodite vašu raspravu i izričaj HS-u i molim vas pustimo malo tenzije, nemojte bit napeti, lijep je dan danas, već je noć vani, tako da nema potrebe nema potrebe za tenzijama, imamo odgovor, ministar Kuščević, izvolite. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Znači ponoviti ću ovo što sam rekao prije par minuta, kontrolne liste se nalaze u aplikaciji DIP-a koja je smještena u APIS-u i u svakom trenutku se može napraviti enter i početi to printati. Dakle, one postoje nisu uništene.

Razumijem da je Grmoja bio kandidat za župana u Dubrovačkoj županiji pa ga narod nije izabrao i razumijem da biste htjeli na neki način postati pučki tribuni.

Povreda poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj. Povrijedili ste opet cijeli poslovnik, nešto sam vas pisao, niste odgovorili, vi govorite koliko sam dobio glasova. Više od 11 tisuća, 5 puta više nego vi, više nego vi. Ja Miro Bulj, ja, 15 puta više glasova nego vi i predsjednik Sabora.

Vi kršite Ustav svjesno. Kolega Bulj, lijepo bi vas molio, po ne znam koji put, zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika. Nastavljamo sa replikama, sljedeća replika, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Ovdje treba jasno reći hrvatskim građanima, hrvatskim biračima, referendum se hrvatskom narodu se nije usudio, znači referendum hrvatskom narodu se nije usudio zabraniti ni Slobodan Milošević, ali jeste Lovro Kuščević, jest Andrej Plenković, jeste Milorad Batinić, jest Milorad Pupovac, jest akademik Reiner, jest Branko Bačić i svi vi koji ćete u petak glasati za ovakav zaključak Vlade. Znači Hrvatska je uspostavljena na referendumskoj volji naroda, a da ste vi tada bili, pitanje je bi li Hrvatske bilo, jer takav je vaš odnos i prema referendumu i prema narodu. Ni Slobodan Milošević se nije usudio zabraniti referendum hrvatskom narodu, ali vi jeste i to je ono što je sramotno i slažem se apsolutno s onim što je rekao kolega Dobrović. Imamo povredu poslovnika, poštovani kolega potpredsjednik Hrvatskog sabora, Željko Renier, izvolite.

Zahvaljujem kolega Reiner, smatram da nije povrijeđen poslovnik, prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Poštovani ministre Kuščević, zašto mi tražimo te kontrolne liste, dakle, zbog toga što, da na njihovim, na tim kontrolnim listama, bi trebalo pisati razlog nevažećih potpisa, jel tako. Da, ali u izvješću nevažećih potpisima, vi ste i naveli, ja sam pročitao da je to nečitki potpis. Evo, ja sam isprintao vaš potpis, dakle, ovdje, ja za utjehu nemam puno bolji potpis od vas, dakle, odgovorite na konkretno pitanje, da li je razlog za nevažeći potpis, da li je nečitki potpis ili nije? Zahvaljujem odgovor poštovani ministar Lovro Kuščević, izvolite. Zahvaljujem g. zastupniče na pitanju, dakle, evo ponavljam jasno i glasno, u niti jednom slučaju se nije povjeravao potpis kao potpis osobe koja je potpisala, nego ukoliko je podatak, nečitak, jedan od podataka, to znači ili OIB da se ne može pročitati koji je ili ime ili prezime. U niti jednom slučaju nismo išli u analizu potpisa. Svaki oni potpis odnosno, podrška koja je sadržavala točno ime, točno prezime, točan OIB koji pripada tom imenu i prez8iimenu i bio je zašaran na bilo kakav način, da li otisak prsta, da li samo križić ili nečitki potpis, svaki je uvažen. Dakle, dapače, čak i nakon APIS-ove provjere, naše je povjerenstvo nekoliko stotine potpisa prihvatili, a sve se to jasno vidi i navedeno je u ovom izvješću. Sljedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvaženi ministre, imam jedno pitanje, naime kaže ovako, vlada predlaže Saboru da ne raspiše referendum, jer je nevaljanim proglasila, pazite sada ovo 40 tisuća potpisa za prvo referendumsko pitanje, tako da nedostaje 0,88% ili 3200 od potrebnih 374700 potpisa za raspisivanje referenduma. I za ovo drugo pitanje fali samo 2% Da li je vama slučajno da je ta margina koja fali za valjanost samog referenduma, odnosno za njegovo raspisivanje tako knap na ono 0,88 ili 2%

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Gospodine ministre, rekli ste i citiram da bi čuvanje kontrolnih listi u papirnatom obliku stvorilo nepotrebnu opasnost da osobni podaci koji se na njima nalaze ne završe u krivim rukama. To je citat. Evo, poštovane kolegice i kolege zastupnici, mi ovdje u Hrvatskom saboru u jednoj od skladišta u podrumskim prostorima imamo preko 1,2 milijuna potpisa građana dviju inicijativa za tri referendumska pitanja. Preko milijun potpisa koje čuvamo ovdje u zgradi Hrvatskoga sabora. Zar ne bismo mogli jednako tako čuvati i dakle te kontrolne liste koje su u opsegu daleko, daleko manje? Pa i sam ministar u izvješću Vlade govori da su imali prostor koji je bio video sniman, pažljivo, da ne bi nitko neovlašteno mogao nešto učiniti. Izvolite. Uvaženi ministre imam dva pitanja. Prvo pitanje kako je moguće da u Hrvatskoj prema procjeni Državnog zavoda za statistiku imamo manje od 3 milijuna 300 tisuća punoljetnih građana a da istovremeno je potrebno 3 milijuna 750 tisuća potpisa dakle da se provede referendum. Znači očito tu postoji određeni nesrazmjer. A s druge strane također nesrazmjer postoji između izbora koji se održavaju u RH. Recimo na prošlim parlamentarnim izborima broj nevažećih listića je bio 1,4. Znači kako je moguće da na parlamentarnim izborima nevažećih listića bude oko 1% a kod prikupljanja referenduma više od 10% Znači to su jedni te isti ljudi. Znači možemo shvatiti da jedan dio njih ne želi ili ne zna ispuniti proceduralne zahtjeve ali ova brojka je doista malo pretjerana. Odgovor ministar Kuščević, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Znači točno je da su u svim inicijativama kroz povijest samostalne RH postoci od nevažećih bili sljedeći. 2010. 11,4%, 2013., ustavna definicija braka, 10,38%, 2014. donošenje Zakona o obavljanju pratećih i neosnovnih djelatnosti u javnom sektoru 7,35% Dakle ovo se kreće u okviru svih uobičajenih praksi. Zašto je toliko nevažećih? Zato jer su očito radili što su radili predstavnici tih inicijativa. Samo za ovaj primjer. Za inicijativu istina o Istanbulskoj, naveli su na pressici 377 tisuća 635 potpisa a predali iz 7 dana nakon toga 390 tisuća 916. 13 tisuća u 7 dana je porastao broj a već je bilo zabranjeno prikupljanje.

Izvolite. Uvaženi ministre Kuščeviću, rekao sam, tu inicijativu nisam podržao na samome početku, ali građani su dobili pravo da izađu na referendum i taj referendum je trebalo održati. I tu je rečeno kako su postavljana pitanja Ustavnom sudu, međutim nisam govorio o tim pitanjima, govorio sam o pitanjima u smislu da li su ona dopuštena. Pitanja, jesu li ta pitanja dopuštena Ustavnom sudu nisu postavljena. Dakle ja sam govorio o tim pitanjima. Ja tvrdim da bi prvo pitanje palo na Ustavnom sudu, dakle pitanje koje se tiče nacionalnih manjina nema šanse da bi prošlo na Ustavnom sudu, pitanje o Istanbulskoj konvenciji vjerojatno bi prošlo na Ustavnom sudu. Građani su dobili pravo održati referendum i taj referendum je trebalo održati, kontaminirali ste referendum svojim inženjeringom i ja zbog toga vaš izvještaj podržati neću. Ministre ove inicijative su zaista zanimljive, ne zbog sadržaja već po tome tko ih podržava. Naime, inicijative podržava i politička opcija zvana HRAST a njezin utjecaj u Varaždinu je sljedeći. Od 16 mjesnih odbora ne vode ni jedan, od 25 vijećnika u gradskom vijeću nemaju ni jednog vijećnika. Od 41 vijećnika u županijskoj skupštini nemaju niti jednog vijećnika a kandidirali su se na svim izborima. Znači smatram da je narod već samim time odlučio. Kada govorimo o Hrvatskom saboru, sada je 151 zastupnik i izborni prag je 13 tisuća glasova. Kada bi se prihvatila njihova inicijativa, npr. 100 zastupnika to znači da se izborni prag diže na 20 tisuća birača. I sada si vi zamislite netko tko ne može dobiti izbore za jedan mjesni odbor da se zalaže da izborni prag za ulazak u Sabor sa 13 se popne na 20 tisuća.

Hvala lijepo. Ne znam kome postavljam pitanje, no vidim ministar je obrazložio detaljno kako puno truda je uloženo ustavi u konstrukciju i fabriciranje dakle ovih lista ne bi li se odbilo ovako veliki broj potpisa kao nevažeći ili nevaljani. To što mi nismo mogli vidjeti o kojoj listi se radi jer famozna aplikacija, dakle zbilja nije bilo razloga da se to ne isprinta i omogući uvid i vidi o čemu se radi, dakle toliko o transparentnosti tako da, možemo reći da, budući da je referendum i referendumska pitanja doista lakmus papir demokratskih sloboda jednog naroda, da smo ovdje jako loše pokazali i ja nisam siguran tj. siguran sam da ministar Kušćević ima krivo, da je, da su branitelji koji su se borili za ovu zemlju razočarani ovim postupkom [[Upadica: Zahvaljujem]] , kao i mnogi mladi koji izlaze iz zemlje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Dobroviću. Slijedeća replika poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Htjela bih, nema ministra, ali ovdje je državna tajnica, pa će mu sigurno prenijeti, predložiti jedan turistički obilazak APIS-a i DIP-a kako bi kolege koji ne znaju što se tamo događa i što zapravo te institucije rade, upoznale se iz prve ruke. Željela bih samo podsjetiti da su utvrđeni kriteriji koji su operateri izvršavali i provjeravali broj i vjerodostojnost svih prikupljenih potpisa, da se potpisnik nalazi u registru birača na dan 27. svibnja 2018., točno i čitko navedeno ime i prezime potpisnika, popunjeni svi podaci u pojedinom retku, ime, prezime, OIB, podaci u pojedinom retku ne smiju biti ispravljani, prekriženi i nadopunjavani. U slučaju višestrukog potpisivanja od strane jedne osobe, prihvatit će se samo jedan potpis i potpisi moraju biti na uvezenim listovima potpisne liste s jasno odijeljenim redovima označenim rednim brojevima. Dakle, toliko o tome da je netko provjeravao vlastoručni potpis, o čemu se apsolutno krivo [[Upadica: Zahvaljujem]] cijelo vrijeme lažno govori. I posljednja replika, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Pa poštovani kolega Stričak, ma gdje se nalazili, ma legitimno je, zapravo vi ste i vjerodostojni ja bi rekao, vi ste bili zaista za Istambulsku konvenciju, vi ste koliko ja znam, imali kandidata homoseksualca za gradonačelnika u Varaždinu, što je legitimno, što je u redu i u redu je da vi branite ovo. Ja se vama kolega Stričak, gdje god da se nalazili, ne čudim.

kolega Zekanović, vi ste se javili za repliku ministru Kuščeviću, a obraćali ste se kolegi Stričaku. Dakle, ja vas lijepo molim da ubuduće ne zloupotrebljavate institut replike, ako ste već replicirali, onda replicirajte onome tko je govorio prije vas i kome ste se javili za repliku. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. g. Potpredsjedniče, izjava g. Zekanovića da ministar Kuščević dolazi iz jednog konzervativnog kraja mogla bi se podvesti pod povredu čl. 238. st. 6. i 7. Poslovnika, dakle, ja bi molio kolegu Zekanovića da otok Brač ne svrstava u konzervativne krajeve, tamo postoje ljudi konzervativnih uvjerenja, liberalnih uvjerenja, a statistički gledano, konzervativne opcije tamo dobivaju nešto manje glasova, nego u ostatku RH, pa molim vas da se ispravite u tom smislu. Hvala. Poštovani kolega Bauk, vi jako dobro znate da to nema veze s povredom Poslovnika i molim vas nemojte zloupotrebljavati taj institut. Imamo povredu Poslovnika kolegice Sunčane Glavak. Hvala lijepa g. potpredsjedniče. Čl. 238., ali djelomično ste i vi već upozorili kolegu Zekanovića, ja bih samo rekla, boli tamo gdje najviše boli, međutim, ne može se replicirati kolegama koji su imali repliku na ministrovo izlaganje, tako da lijepo molim da svoje strasti usmjeri prema onima kojima se obraća, a ne da na ovakav način krši Poslovnik svjesno i namjerno, kolega Zekanoviću ravni ste utjecaju na razini nule u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji. Kolegice Glavak, isti odgovor kao i kolegi Bauku. Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. 238. poštovana kolegice Glavak, mogli ste reagirati kad je kolega Stričak govorio o meni, a kolegi Bauku, i sami znate da sam ja rodbinski povezan sa otokom Bračem i znam da su konkretno Nerežišća, kao i dio vaše općine, iznimno konzervativna sredina, tako da sam s pravom, s pravom to rekao, ali očito i nije toliko kad je Kuščević se odmetnuo, zapravo s Kuščevićem se stvar i znatno mijenja, postaje liberalna sredina. Zahvaljujem, kolega Zekanović, također isti odgovor, mislim da sam bio dovoljno tolerantan, ubuduće ćemo drugačije. Imamo još jednu povredu Poslovnika, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče HS. Mislim da ne trebate biti tolerantni il netolerantni, nego da morate jednostavno djelovati sukladno Poslovniku, mislim da nije u redu da se bilo koji čovjek u HS proziva po svojoj spolnoj orijentaciji, kakva god ona bila i tu ste morali reagirat. Hvala lijepa. Zahvaljujem, poštovani kolega Bunjac, niste se pozvali na članak koji je povrijeđen Poslovnika, a kolega Hrvoje Zekanović je govorio o spolnoj orijentaciji, ni na koji način omalovažio, niti vrijeđao bilo koga.

Čl. 240. st. 4. Poslovnika propisano je da će se opomena s oduzimanjem riječi izreći i kada zastupnik u svojem govoru vrijeđa hrvatski narod, vjerske, nacionalne i druge zajednice, spolne, rodne i druge skupine, te strane države i međunarodne organizacije i njihove predstavnike. Uvaženi kolega Zekanović, iako ne znam, koliko bi nakon njegovih istupa, on zasluživao taj pridjev uvaženi je u svojoj raspravi odlučio prozvati jednu osobu zbog njene spolne orijentacije. I to baš po točci dnevnog reda, u kojoj se ponovno, ponovno raspravlja o jednom referendumu u kojem se traži umanjivanje prava određenih manjinskih skupina u RH. Uvažene kolegice i kolege prozivanje nekoga zbog spolne orijentacije, pozivanje jedne političke opcije, zbog toga što je kandidirala nekog tko je homoseksualac, je neprihvatljivo, bilo gdje a pogotovo u Hrvatskom saboru. Zbog toga vas molim, da svi zajedno okrenemo leđa g. Zekanoviću i pokažemo tim stavom, što mislimo o ovakvom govoru kako je kolega Zekanović danas koristio u Hrvatskom saboru. Poštovane kolegice i kolege, ako želimo da Hrvatska bude moderna i demokratska država, a vjerujem da svi ili barem gotovo svi koji sjedimo ovdje to želimo, ovakvom govoru, na ovom mjestu, jednostavno treba reći doviđenja. Hvala. Dakle, niti jednom svojom riječju niste rekli razloge niti obrazložili. Pozvali ste se na čl. 240. stavak 4 čini mi se. Dakle, mogli ste se javiti za povredu poslovnika i onda reći o čemu se radi. Budući da ste se pozvali na krivi i zloupotrijebili ste vaše javljanje za stanku izričem vam opomenu. Imamo povredu poslovnika, poštovani kolega Zekanović, izvolite. Ja prvo moram komentirati da je ovo fantastično kako SDP brani HDZ, a dragi kolega, Grbin, dakle, ja sam rekao što je legitimno, legitimno da HDZ kandidira kandidat koje su bilo koje rodne orijentacije, spolne, mogu to biti homoseksualci, mobu biti lezbijke, legitimno je da vi imate u vašem klubu 15 Srba ili Roma, to je sve legitimno. Ja nisam rekao da je to loše, nego da je to legitimno. Tako da nisam nikoga uvrijedio, a meni je fantastično kako vi branite HDZ i volio bi da mi svi zajedno okrenete leđa, to bi mi bilo baš onako fora. Zahvaljujem kolega Zekanoviću, mislim da nije povrijeđen poslovnik, ni na koji način, temeljem članka 239. zbog zloupotrebe povrede poslovnika, izričem vam opomenu. Kolega Grbin, jel se javljate za povredu poslovnika ili za stanku? Poslovnika Hrvatskog sabora. Člankom 248. Poslovnika Hrvatskog sabora, koji regulira institut stanke, ni na koji način nije propisano da bi se zastupnik koji traži stanku, trebao pozivati na određeni stavak. Naime, samim činom traženjem stanke, vrlo jasno sam naznačio koja je moja intencija, zatražio sam stanku, krajnje stanke određujete vi, kao predsjedavajući i nitko drugi. Možete ju odrediti u trajanju od 10 do 30 minuta i to je vaša volja.

Hvala. Poštovani kolega Peđa Grbin, dakle, točka dnevnog reda, nije izlaganje kolege Zekanovića, vi ste u svom izričaju, kada ste digli ruku za stanku, niti jednom jedinom riječju niste obrazložili vaš zahtjev niti ste rekli o čemu se radi. Dakle, molim vas, mislim da nije povrijeđen poslovnik i nemojte zloupotrebljavati ubuduće institut poslovnika, budući da niste tražili stanku, ne dajem stanku i otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku, poštovani kolega Zlatko Hasanbegović, izvolite.

Potpredsjedniče velepoštovana državna tajnice Rimac, Visoki dome. Vratimo se na politički meritum, u ime Kluba Neovisnih za Hrvatsku, ovu saborsku raspravu, vidimo kao organski nastanak, ranije rasprave o protureferendumski nadahnutom Plenković Kuščević prijedlogu zakona o financiraju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma. Tom smo prigodom konstatirali i egzaktno dokazali parafraziram, da će vlada, magistra Plenkovića i družine ući u povijest hrvatske politike i parlamentarizma kao prva koja je iz političkog motiva, posegnula za krađom tuđega, Bauk Grbinova intelektualnog vlasništva i u saborsku proceduru uputila njihov zakonski prijedlog u vezi s referendumom. U slučaju postupanja prema posljednjim referendumskim inicijativama, vlade, magistra Plenkovića, ministra Kuščevića, te njegova tzv. povjerenstva, u ovom slučaju, bolje rečeno, komisije, za provjeru broja i vjerodostojnosti potpisa, nije riječ o preuzimanju Milanovićeva i SDP-ova obrasca, referendumskog političkog postupanja. Upravo suprotno, pomalo s nelagodom i s moje strane bogohulno zamjećujem da se Milanović, Bauk, Grbinova teorija i praksa postupanja s referendumskim inicijativama u odnosu na Plenkovićevu beskrupuloznu protureferendumsku doktrinu i zlouporabu moći čini tek protureferendumskim zanovijetanjem, nešto poput leta muhe oko kravina repa. Narodni zastupniče Bauk, kada smo pomislili da od vas i gospodina Milanovića, ne može biti gorih čuvara nepromjenjivosti, ne sustava, već sistema, suočili smo se s vladom magistra Plenkovića i njegovim ministrom Kuščlevićem. Narodni zastupniče Bauk, u odnosu na Kuščevićevu manipulaciju, vaše protureferendumske zlouporabe moći čine se kamilicom te velikodušnim i darežljivim političkim postupanjem. Zašto darežljivim i velikodušnim? Zato što ste savršeno dobro znali da među potpisnicima tadanjih referendumskih inicijativa birača SDP-a i vaših kukuriku ortaka iz HNS-a nije bilo ni u tragovima. Za razliku od magistra Plenkovića i Kušćevića koji bahato prelaze preko njima dobro poznate činjenice da se među više stotina tisuća pogaženih referendumskih potpisa nalaze značajan pače i pretežit broj potpisa onih čijim su glasovima i dovedeni u tekući položaj neograničene i faraonske moći. Sve to narodni zastupniče Bauk čini vas kvalificiranim imati moju preporuku da sutra nakon političkoga potonuća preuzmete neku od sinekura u nevladinu gongu, kao što vidimo rasadišu novih i perspektivnih SDP-ovih kadrova. U svijetlu rečenog temeljno pitanje glasi, ako Vlada magistra Plenkovića nije posegnula za Milanović-Baukovim protureferendumskim modus operandium čijom je onda teorijom i praksom te političkom ostavštinom nadahnuta. U odgovoru na to pitanje dolazimo do ključne spoznaje o duhovno političkim, kadrovskim i mentalnim temeljima te ishodištima današnjeg HDZ-a i njegovo predsjednika te predsjednika hrvatske Vlade magistra Plenkovića. Zbog intelektualne lijenosti i nesposobnosti pronalaženja vlastitoga manipulativnog modela magistra Plenković je posegnuo za referendumskom baštinom svoje sada ostavljene i ucviljene političke pomajke gospođe Jadranke Kosor, otišavši korak dalje sukladno predaji da djeca, politička djeca mogu nadmašiti roditelje. Naime, kada je donosio odluku da se po svaku cijenu onemogući referendumsko izjašnjavanje o izbornom zakonu i promjeni Ustava, magistar Plenković na vijest o broju prikupljenih potpisa mogo je iz prakse dosadanjih Vladinih postupanja odabrati između dva modela. Prvog čiji je rodonačelnik Milanovićeva vlada u izvedbi njegova ministra Bauka koji se sastoji od slijedećeg. Od ukupnog broja prikupljenih i predanih potpisa izuzelo bi se u suradnji s Državnim zavodom za statistiku slučajan uzorak od 5%, dakle ne svi potpisi, a kako bi se procijenio naravno i tada bez bilo kakvog vanjskog i neovisnog nadzora i provjere, broj ispravnih i neispravnih u ukupnom broju potpisa. Suočen s činjenicom da bi se odabirom Baukova modela s velikom vjerojatnošću ustanovilo da je Vladi jedina politički opasna referendumska inicijativa Narod odlučuje prikupila dostatan broj potpisa za raspisivanja referenduma, magistar Plenković je posegnuo za drugom poznatom praksom modelom svoje političke pomajke Jadranke Kosor. Podsjetimo zaboravne godina je 2010. borbene sindikalne središnjice uz logističku potporu oporbenog i tada još klasno svjesnog Milanovićeva SDP-a prekaljenog borca za radnička prava Radimira Čačića, te socijalno osjetljive sindikalne aktivistice Severine, pokreću referendumsku inicijativu protiv vladina prijedloga Zakona o radu. Inicijativa ja uspjela, prikupljeno je gotovo 800 tisuća potpisa, Milanović grmi o vladinoj obvezi referendumske provjere narodne volje, te kao do danas dokazani čovjek dijaloga i više puta promišljene, blage i uvijek mudro izgovorene riječi Vladu optužuje za nedostatak želje za tzv. dijalog s građanima. Prestrašena Jadranka Kosor suočena s 800 tisuća potpisa svome tadanjem Lovi Kušćeviću više se ne sjećam njegova imena nalaže provjeru ne po Baukovom kasnije modelu slučajno odabranog uzorka već po današnjem modelu svoga političkoga čeda magistra Plenkovića svakog potpisa, naravno bez bilo kakvog vanjskog i neovisnog nadzora, a za što je angažiran APIS. Ne pokojni Dragutin Dimitrijević već Agencija za podršku informacijskim sustavima itd. Do jučer kondomimijsko vlasničko leno Grada Zagreba Milana Bandića te hrvatske Vlade. Istog onog APIS-a protiv kojeg je zbog navodnih prevara u obradi izbornih rezultata u veljači 2016. grmio tadanji predsjednik HDZ-a uz frenetično odobravanje mogu osobno posvjedočiti Hotel Panorama, veljača 2016. barem 70% zastupnika HDZ-a u ovoj sabornici te više od polovine ministara u današnjoj Plenkovićevoj vladi. DIP je tom prigodom podnio i kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja naravno s nepoznatim epilogom. Gospođa Kosor je time sizifovski prionula milion kuna vrijednom pokušaju traženja dlakine dlake u jajetu poništavanju više od polovine potpisa, ali se to pokazalo nemogućim uz Milanovićeve opaske da je riječ o grafološkom cjepidlačenju i citiram navodim nepravilostima. Vlada gospođe Kosor, vlada majke Vlade magistra Plenkovića suočena s dostatnim brojem valjanih potpisa povukla je zakon iz procedure čim je raspisivanje referenduma postalo bespredmetno. Bez obzira na to tadašnji tribun izravne demokracije gospodin Milanović tražio je raspisivanje referenduma neovisno o činjenici da je zakon povučen iz procedure jer citiram, on Vladi ne vjeruje optužujući Vladu da se boji referendumskog, citiram, suda građana. Gđa. je Kosor za razliku od svoga političkog posinka koji to danas odbija, ipak posegnula za proceduralnim smokvinim listom i bez obzira na povlačenje zakona, obratila se putem HS Ustavnom sudu koji je donio konačno utvrđenje o nepotrebnosti referenduma. Na temelju svega, na što zaboravne treba podsjetiti ključno političko i pravno pitanje glasi, zašto provedba građanske referendumske volje ne ovisi o zakonskim odredbama, već o dobroj volji i arbitriranju, te grafološkoj dioptriji Jadranke Kosor, Zorana Milanovića, Arsena Bauka, mag. Plenkovića i Lovre Kuščevića? Zato što zakonom nije jasno i nedvojbeno propisano koja ustanova provjerava valjanost potpisa, kao ni pravo pokretača inicijative ili neovisnih promatrača da nadziru prebrojavanje.

Što imamo sada u vezi s posljednjim referendumskim inicijativama? Izvješće Kušćevićeva tzv. povjerenstvo u kojem stoji za raspisivanje referenduma o Plenkovićevoj Vladi politički najopasnije inicijative Narod odlučuje, kako bi rekao Milanović, navodno nakon Kuščevićeva grafološko dioptrijskog decimiranja, nedostaje tek 3290 potpisa, dakle, manje od 1% U isto vrijeme Kuščevićeva komisija putem APIS-ovih brojača ustanovila je čak 40 875 navodno nevaljalih potpisa. Tu dolazimo i do APIS-ovih kontrolnih lista, prema kojima je više od 30 000 potpisa bez bilo čijeg nadzora i neovisne dodatne provjere proglašeno neispravnim, među ostalim i zbog tzv. nečitkosti neispravnog OIB-a bez obzira na vjerodostojnost potpisa, te unošenje podataka koji nisu propisani, matični broj građanina iako se pomoću njih može doći do OIB-a, te ustanovit vjerodostojnost potpisa. Dame i gospodo, može li provedba referendumske narodne volje ovisiti o grafološko dioptrijskim sposobnostima 14 činovnika iz različitih ministarstava? Priznajem, kao student na kolegiju pomoćnih povijesnih znanosti nisam briljirao u Njemačkoj Gotičkoj paleografiji, ali to samo po sebi nije značilo da su tekstovi bili nečitki, već da je ono što je meni bilo nečitko, primjerice kolegi Bunjcu ili svim ostalim studentima, bilo savršeno čitko. Zašto se predstavnicima referendumskih inicijativa onemogućuje uvid u kontrolne liste s navodno neispravnim potpisima uz subinteligentno i apsurdno obrazloženje o zaštiti osobnih podataka od istih onih koji su te podatke, ne samo prikupili, već i pregledali. Tandem Plenković Kuščević otišao je i korak dalje po političkoj drskosti postupkom bez presedana. Naime, kontrolni listovi, bez obzira što su radni materijal, su uništeni i prije odluke HS o tome hoće li se i pod kojim uvjetima raspisati referendum, te hoće li o tome, kao i u svim dosadašnjim slučajevima, konačno utvrđenje dati Ustavni sud. Zašto ste gospodo bili nestrpljivi, te uništili kontrolne listove? Kako ste znali da u HS možda neće proraditi savjest, te da neće zatražit se dodatna provjera navodno nevažećih potpisa. Mogli ste ovu farsu odigrati do kraja, ne uništavati kontrolne liste do odluke HS i cijelu travestiju zamotati u Briselski proceduralni celofan koji bi vam kao i uvijek do sada odobrio i Ustavni sud. Čudi me to od vas g. Plenkoviću, igru ste mogli elegantno privesti kraju, zakonska vam praznina omogućuje da radite što hoćete, a Ustavni sud bi kao drugi ešalon obrane sistema kao i mnogo puta do sada ili pilatovski oprao ruke ili odlučio onako kako se to od njega i očekuje.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Hasanbegoviću. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega, u ime Vlade poštovani ministar g. Lovro Kuščević, izvolite. Hvala vam lijepa potpredsjedniče, kolegice i kolege, pa prvo bih evo, zahvalio bih na raspravi g. Hasanbegoviću i ispravio ovo što ste rekli da rezultati prebrojavanja ovise o grafološkom vještačenju, ja vas to citiram. Dakle, napominjem, ponavljam, da nikakvo grafološko vještačenje niti jednog potpisa nije postojalo, već se samo gledalo da li je osoba unijela ispravno ime, prezime, OIB i da li je na bilo koji način potpisano, neovisno o kvaliteti potpisa, a kamoli da se grafološki to vještačilo. Postavili ste pitanje čijom smo teorijom i praksom vođeni? Pa, ja bih rekao, prvo za čime smo posegnuli, to je prisega u HS koji smo ovdje dali i predsjednik hrvatske Vlade, g. Plenković i svi mi ministri, naravno i ja osobno kao ministar i to 3 puta, napominjem, a ta prisega između ostalog je govorila da ćemo poštivati hrvatski Ustav i hrvatske zakone, dakle to je prva stvar kojom smo se vodili u cijelom ovom procesu, a u konačnici to je potvrdio i Ustavni sud RH. Zatim, vođeni smo bili preporukama Venecijanske komisije koja kaže, evo ja ću bit slobodan, pa ću vam i pročitat što je Venecijanska komisija rekla, važno je provjeriti, dakle, toč. 4., st. f., važno je provjeriti potpise, uspjeh ili neuspjeh inicijative ili zahtjeva za referendumom ne smije se određivati na temelju uzorka koji može sadržavati neuobičajeno veliki broj nevažećih potpisa ili pak ni jedan dok s druge liste s potpisima mogu biti one itd., itd. Dakle jasno kaže Venecijanska komisija moraju se provjeravati svi potpisi, to je druga stvar. Treća stvar kojom smo se vodili, vodili smo se voljom i zaštitom volje onih oko 3 milijuna i 300 tisuća birača koji nisu podržali ove referendumske inicijative, 3 milijuna i 300 tisuća birača koji nisu podržali one, ove referendumske inicijative i koji također imaju pravo na zaštitu svoga stava i zaštitu svoga mišljenja jednako kao i ovi koji su dali podršku ovim referendumskim inicijativama. I na kraju posegnuli smo se sa zdravom pameću, sa razumom i sa nespornim činjenicama koje glase a imali ste ih priliku vidjeti u ovim izvješćima. Dakle te činjenice jesu, samo za jednu inicijativu čitam, da imamo u jednoj inicijativi 8 tisuća duplih potpisa, 2594 OIB-a koji uopće ne postoje, dakle nepostojećih OIB-a koja je to mašta bila. 428 osoba je potpisalo maloljetne, najmlađi samo 2 mjeseca. 150 osoba koje su potpisale nisu uopće hrvatski državljani, dakle nemaju pravo potpisa. 240 mrtvih osoba je potpisano, gle čuda. 33 tisuće 554 potpisa su neispravni iz sljedećih razloga, osobnog imena na potpisnoj listi ne odgovara osobnom imenu u popisu birača. Nečitko su upisani ti podaci, dakle ne može se ustanoviti ime, prezime ili OIB. Neispravan OIB, prazan redak, dakle ništa nije upisano već je samo potpisano. Podaci su prekriženi, nisu uneseni svi podaci, dakle nedostaje ili ime, ili prezime, ili OIB ili nedostaje potpis, podaci su ispravljani, do te mjere da su nečitki, itd., itd. Dakle vođeni smo sa svim elementima za koje svi ovdje u Hrvatskom saboru su prisegli i mislim da i očekujem da će Hrvatski sabor u petak, pa možda čak i jednoglasno sad kada čuje sve ove argumente prihvatiti ovo izvješće da je ovo jedan bio veliki test demokracije koje je hrvatska Vlada položila a evo očekujem da će ga na isti način, da će taj test demokracije na isti način položiti i Hrvatski sabor. Zahvaljujem poštovanom ministru. Izvolite. Poštovani ministre niste dobro slušali. Naravno da znam da se nije provodilo niti je to moguće grafološko vještačenje potpisa, dakle ja sam posegnuo za metaforom o grafološko dioptrijskim sposobnostima. Govorite o nečitkosti, tko je ustanovio tu nečitkost? Iz izvješća vaše komisije, samo jedan primjer se može jasno razaznati nakon što ste dobili taj APIS-ov proizvod da je 14 činkovnika dodatno smanjivalo, dakle dodatno povećavalo na temelju koje sposobnosti, dakle subjektivne procjene tih 14 ljudi je li čitko ili nije čitko. Sljedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk. Izvolite. Obzirom da vas je kolega Hasanbegović inspirirao na javljanje u ima predlagatelja, ja vam na tome zahvaljujem jer ste dali meni mogućnost da bez zlouporabe Poslovnika odgovorim na ono što je on rekao, replicirajući vama jer je nekoliko puta spomenuo određene primjedbe na utvrđeni broj potpisa u referendumskim inicijativama od 2013. do 2015. Čak ste upotrijebili riječ zlouporaba u tom kontekstu. Dakle ni na jedan postupak utvrđivanja broja potpisa koje su prikupile referendumske inicijative od 2013. do 2015. nije bilo primjedbi ni od jedne inicijative. Dakle što se toga tiče ne postoje zlouporabe koje bi bile onda kontinuirane i od ove Vlade. Radi se o poslu koji je odrađen korektno i na koji nije bilo ama baš ni jedna primjedba. Izvolite. Poštovani potpredsjendiče. Gospodine ministre, kada ste se već pozvali na kodeks dobre prakse Venecijanske komisije ali jako se selektivno pozivate na taj kodeks. Ako je nešto što se iz kodeksa može iščitati kada je u pitanju su referendumi onda je to sljedeće da postupak provedbe referenduma od predreferendumske faze do završetka referenduma mora provoditi jedno nezavisno i nepristrano tijelo odvojeno od Vlade. I kodeks i posljednje dopune smjernice koje je donijelo Vijeće, Paralamentarna skupština Vijeća Europe u siječnju ove godine o tome govorim a vi ste napravili sve suprotno tome. Vaše povjerenstvo ministarstva, vaša Vlada a ne neovisno i nepristrano tijelo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Podolnjaku. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite kolega Bulj. Ja bih samo kratko kazao da je ministar ovdje kazao da 3 milijuna i 300 tisuća Hrvata, birača nije podržalo građane Hrvatske, nije podržalo referendum šta je apsolutna neistina jer vi niste omogućili 3 milijuna i 300 hrvatskih glasača da ispunite zakonsku obavezu i volju većine da vidimo da li podržavaju referendum ili ne. Vi ste rekli neistinu, vi ste obmanili još jednom javnost. Birači, građani RH ne mogu izaći i kazati što misle o ovome pitanju ili za ili protiv, vi ste ukrali to narodu. Vi ne date nama saborskim zastupnicima, da provjerimo, da vidimo gdje su liste.

Vidite g. ministre, vi se trebate voditi, jedino činjenicama, da li je skupljeno dovoljno potpisa ili nije, ja osobno smatram da nije i ja vjerujem da nije, a o tome ću govoriti u svojoj osobnoj raspravi. Zato što su i ove dvije inicijative prilikom prikupljanja potpisa, bavili se manipulacijom, naknadnom pameću, pa su ih naknado pronašli itd. Međutim, zbog cijelog procesa kako se utvrđivala brojnost prikupljenih potpisa, zbog razine transparentnosti, odnosno, netransparentnosti, na kojoj ste vi nastupali u javnosti, mi sada imamo situaciju, da nas već mjesec dana terorizira jedna glasna i agresivna manjina i to ste isključivo krivac vi ministre.

Gospodine zastupniče, kada vi budete ministar, onda ćete odlučivati tko će braniti koju točku iz vašeg resora, do tada se strpite i nemojte se uplitati u rad ministarstva na takav način. A što se tiče toga da sam branio 3 milijuna i 300 tisuća onih koji nisu potpisani, da, to je upravo sadržano u odluci Ustavnog suda, meni je žao da sada ne mogu pronaći, velika je odluka, ali možete pročitati, gdje oni kažu, da apriori uzeti za vjerodostojno, bez provjere, ovo što su inicijative izvele, njihove brojke, bi bilo grubo kršenje i prava i interesa onih sugrađana, koji nisu podržali.

Idemo na sljedeću repliku, poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. očito je da je došlo do oproba prema referendumu, ne nužno, ne mislim, vezano za ovaj referendum, nego o tome, da vlast nije zainteresirana da se referendumi provode. Što se tiče ovog referenduma, sasvim je razvidno da rasprava ide u potpunom krivom smjeru. Ja bi bio protiv izvješća vlade, da su me kolege uvjerile da su nestale informacije, a ne da je nestao medij. Sasvim je irelevantno, na kojem mediju će neka informacija biti prisutna. Bitno je da informacija nije uništena. Jer isto tako bi vas mogao, da dovedem stvar do krajnjega apsurda, postaviti pitanje, što ste učinili s kemijskim olovkama, s kojim su se bilježili ti podaci. Dakle, apsurdno, treba napraviti razliku između informacija i znanja. Ukoliko postoje povjerljive informacije, koji potpisi nisu valjani, onda je informacija valjana i provedena korektna. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vučetiću, sljedeća replika, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, zbilja s velikim žarom i trudom, branite ono što je ustvari neobranjivo i mislim da vam malo tko vjeruje u hrvatskoj javnosti, vi ste mogli svakako biti transparentniji, jer ovo što je u mediju nije dostupno, dakle, vi ste načinili podatke nedostupnim, dakle, nepovjerljivim, a to se naravno može uvijek provjeriti, ali činjenica je da se može, ne pomaže oko toga, da mi u Hrvatskom saboru, nismo bili u prilici to pogledati. Dakle, mislim da vam narod ne vjeruje i žalosno je da potpise provjeravate i mjerite kao što se mjeri vrijeme u atletici na trci od 100 m. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor poštovani ministar. Znači svatko ima pravo uvida pa tako i vi kao fizička osoba i to je bilo prije nekoliko mjeseci, niste se odazvali i niste izvršili uvid, a ponoviti ću izvješće i tumačenje Nezavisne hrvatske agencije za zaštitu osobnih podataka, koji kaže, da nije razvidno postojanje zakonska obveza, niti utemeljenja za dodatno omogućavanje uvida u navedene podatke birača, osobito uzimajući u obzir interese i temeljna prava na zaštitu osobnih podataka pojedinaca, o čijim podacima se konkretnom slučaju radi. Moramo razumjeti, da moramo štiti hrvatske zakone, moramo štiti osobne podatke, jer tu je kategorija koja je zaštićena hrvatskim zakonima. Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća replika, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite.

Dakle, sjećate se dakle, u toku samih potpisivanja peticije da je i premjer Plenković, izrezivao politički stav protiv referendumske inicijative, govorio o marginalnima, da ste vi nastupali kao političar protiv te inicijative, što dodatno kontaminira cijeli proces. Sjećate se kada je bio referendum o braku, kada je tada Milanovićeva vlast također svoj politički stav dakle, bila protiv, kada su dakle, izrazivali protivno sav, a vaš obrazac ponašanja je bio potpuno isti kao Milanovićev u ovom dakle, slučaju.

Naime, u svom vehementnom nastupu iz kojega sam ja iščitao žaljenje za gubitkom fotelje ministra kulture i mogućnosti upravljanja kulturom u Hrvatskoj, koji je odluku donio, kako on kaže magistar Plenković pa onda ovdje i nastupa nevjerodostojno. Naime, ovdje u ovoj sabornici se zalaže s pravom za provedbu referenduma i odriče pravo HS-u da ukoliko se nisu stekli uvjeti za to, da bi se ipak trebali održati referendumi.

Dakle, cjelokupna naša rasprava i sve ono što je prethodilo ovoj raspravi utemeljeno je u tom čl. Ustava u kojemu HS mora kao prethodno pitanje utvrditi da li su referendumske inicijative u Hrvatskoj prikupile 10% ukupnog biračkog popisa u RH.

Prije nego što su krenuli u potpisivanje i skupljanje potpisa koje je trajalo 15 dana od 13. svibnja do 27. svibnja, ministar uprave, ovdje nazočni Lovro Kuščević je javno objavio kao što je ranije to naložio Ustavni sud, da, da bi te referendumske inicijative mogle prerasti u referendum, one su dužne prikupiti 374 tisuće i 400 potpisa hrvatskih birača, što predstavlja 10% ukupnog popisa birača, i ukoliko su to napravile i ukoliko to donesu, te potpise valjane u HS, onda HS treba raspisati referendum ili ako ocijeni da referendumska pitanja nisu u skladu sa hrvatskim Ustavom, o tome pitati Ustavni sud.

Vlada je angažirala resorno ministarstvo. Ono je angažiralo tvrtku APIS, formiralo povjerenstvo koje smo maloprije čuli, koje se sastojalo od članova službenika, državnih službenika u Ministarstvu uprave, MUP-a i Državnoj agenciji za zaštitu osobnih podataka i nakon svega i nakon svega su utvrdili da inicijative nisu prikupile potreban broj potpisa birača, da bi HS mogao raspisao referendum, ili pitati Ustavni sud, o tome jesu li ta pitanja u skladu sa Ustavom.

Hrvatski Ustavni sud je rekao jasno, da je Sabor postupio ispravno i da je Vlada ta koja ima i svoju ovlast kao izvršno tijelo u RH i ima administrativni kapacitet ta koja može propisati, propisati odnosno provjeriti broj birača. I pri tome što je vrlo važno Vlada je ostavila mogućnost svim zainteresiranim hrvatskim građanima, a posebice predstavnicima inicijativa da dođu u ministarstvo, da dođu u APIS i provjere da li su, da li je neki potpis od 40-tak tisuća potpisa, da li je skinut sa kao nevažeći, a da je bio važeći. Interesantno da nitko od 130 tisuća takvih popisa koji su proglašeni nevažećima do dan danas nije našao za shodno reć da je ministra Kušćević ili APIS ili netko treći njih protuzakonito, protupropisno skinuo sa tog popisa koje su dostavile referendumske inicijative. Meni to nikako nije jasno, meni nije jasno da nitko od 120 tisuća potpisnika koji su uklonjeni da su nevažeći do dan danas, a prošlo je evo 7 mjeseci, nije rekao Vlada je tamo nešto smuljala, nije postupila ja sam tu potpisao točan je moje ime, točno je moje prezime, točan je moj OIB i ja sam potpisao i mene je Vlada skinula, odnosno ministarstvo, odnosno APIS. A pozvani su bili svi, to što netko nije došao provjeriti to mu danas ne daje pravo da govori da je nešto krivo napravljeno, a još uvijek postoji mogućnost da se dođe i da se provjeri jel je to tako. To može doći svatko u APIS provjeriti svoj, kolega, gospodine podpredsjedniče.

Ne samo to, ne samo to da može doći provjeriti nego može ukoliko ima punomoć nekoga tko ne može doći iz Sinja provjeriti, a potpisao je a ima punomoć da dođe provjeriti u ime bilo kojih zastupnika pa i kolega Bulj, pa i kolega Grmoja može doći temeljem punomoći provjeriti je li taj gospodin koji je potpisao kao mene u Blatu na Korčuli doista još uvijek među onima koji su važeći ili ga je Vlada, APIS, povjerenstvo, netko uklonio. To može doći kad god želi i kad god to želi samo neka se najavi u uvjetima koji su vrijedili i za sve ranije. Prema tome Vlada je, ono što je važno, imala apsolutno pravo tako je potvrdio Ustavni sud to provjeriti i dostaviti te podatke saboru. Sabor nakon toga ima dvije mogućnosti ili iskazati nepovjerenje svojoj Vladi, iskazati nepovjerenje Vladi i reć mi dvojimo u Hrvatskom saboru da to Vlada nije napravila kako treba što nam ne pada niti na kraj pameti, nego zaključiti jedino ono što je zaključila ne ulazeći u meritum, dakle Hrvatski sabor ovime zaključkom ne ulazi u meritum, ne tvrdi niti da su referendumska pitanja u skladu s Ustavnom, niti da nisu, nego nije stečena pretpostavka da se o tome uopće odlučuje i mi iz tog razloga ne možemo donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Pri tome, kolega Bulj, ne trebate mi upadati u riječ imati ćete vremena i pojedinačno, možete u ime kluba kako god želite i završno imate bogu hvala jako veliki broj načina da se javite za riječ time što se referendumskih inicijativa tiče to bi kolega Podolnjak kao profesor ustavnog prava morao i vama objasniti, nisu iscrpljene zakonske mogućnosti, predstavnicima građana odnosno referendumskih inicijativa jer su ima puno građana koji nisu potpisali na koji se vi ne pozivate. Dakle, imaju mogućnost zatražiti ustavno-pravnu zaštitu i provjeru nadzora nad provedenim postupkom na temelju čega će sabor u petak donijeti odluku da se nisu stekli uvjeti za raspisivanje referenduma Hrvatskoga sabora. To je ono što je važno. I još jednu stvar koju nisam rekao ne znam čini mi se da je možda nešto o tome govorio uvaženi ministar, a to je dakle da je Vlada odnosno APIS odnosno povjerenstvo uklonilo kap nevažeće samo one potpise koje je bilo jednostavno provjeriti, a to je da li napisano ispravno ime i prezime, da li je ispravan OIB, da li je u tom trenutku hrvatski građanin koji je to potpisao bio živ, a vidim da njih 250 u pravilu po inicijativa nije bila živ u vrijeme potpisivanja pa mi nije jasno kako se je to moglo dogoditi i da li je bio beba ovo par mjeseci koja nije bio punoljetni građanin pa je svejedno potpisao.

Kako se može dogoditi da 4.000 građana se 2 puta na istom referendumskom pitanju nađu kao potpisnici, dakle puno je takvih nedostataka i zbog toga je to trebalo provjerit ne odričući dobru namjeru, nikome. Ono što je Vlada trebala napraviti jedino to je po nalogu Hrvatskog sabora provjeriti jesu li i te pretpostavke ispunjene. Dakle, to je važno i to treba spomenuti da Vlada nije ulazila u autentičnost potpisa, da li je netko potpisao u nečije ime ili nije to nije bio predmet provjere, predmet provjere je bilo samo ono što je vrlo jednostavno provjeriti i jučer i danas i sutra i za to nije kasno nikad nikome, dok postoji Zakon o čuvanju podataka naknadno provjeriti da li je ovdje u, da li je netko uklonjen sa popisa a nije smio uklonjen zato postoje ovdje u Hrvatskom saboru i popisne i popise liste svih inicijativa i popis onih koji su uklonjeni kao nevažeći, koga god to interesira nek se javi u ministarstvo nek dođe tamo provjeri i da skinemo tu floskulu o nekakvim kontrolnim listama koje bi sada onemogućile provjeriti da li je Vlada postupila točno ili nije postupila ispravno, to je važno ljudi. Nemojmo obmanjivati javnost zbog sitnih političkih, populističkih pridobivanja poena, nije točno ko god želi provjeriti je li njegov potpis tamo važeći ili nije može doći kad god želi.

Prema tome, toliko o tome. I na kraju, s time ću zaključiti dakle, to sam rekao i uvaženom kolegi Podolnjaku, Hrvatski sabor je najviša institucija u RH, zakonodavna institucija, predstavničko tijelo hrvatskih građana i ono ne može biti svedeno na pukom dostavljača referendumskih inicijativa Ustavnom sudu RH. Ono nije prijemna kancelarija Ustavnog suda, nismo mi urudžbeni zapisnik gdje će inicijative doći, mi ćemo to prepakirati i odnijeti ovdje na Ustavni sud. Ovo tijelo poštovani kolega i uvaženi prof. Podolnjak je vlasno donijeti odluku da nisu ispunjene pretpostavke za provedbu referenduma jer nije prikupljeno 10% birača u RH i vlasno je raspisati referendum kad je ta pretpostavka ispunjena i kad mi mislimo daj je pitanje u skladu sa Ustavom.

Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika nezavisnih poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite kolega Vučetić. Evo poštovane kolegice i kolege, i vi što slušate i vi što uvježbavate procese socijalizacije, ja vam se obraćam isključivo s ove jedne jednostavne razine o kojoj smo mi danas trebali raspravljati, bez unošenja osobnih ostrašćenih dimenzija a to je, mi smo danas trebali samo provjeriti jesu li ispunjeni formalni uvjeti za raspisivanje referenduma, o tome se isključivo danas radi. Jesu li ispunjeni formalni uvjeti za raspisivanje referenduma, ni o čemu drugome. Ti formalni uvjeti nisu ispunjeni. Međutim radi se ipak o nečemu drugom u čemu u ovoj raspravi i u čemu treba progovoriti a to je ove referendumske inicijative su nastale zbog isključivo jednog razloga a to je razlog koji se da svesti na jedno pitanje a to je čiji je HDZ. U trenutku kad je došlo do promjene u sastavu Vlade, pojavile su se i kojekakve inicijative, to su inicijative koje su zloupotrijebile politiku, koje su kompromitirale politiku u ovim referendumskim pitanjima ali i inicijative koje su kompromitirale religiju. I sjedne i s druge strane su se pokrenule jedne avetničke aktivnosti koje su trebale unijeti duh neslobode u hrvatsko društvo. Ove referendumske inicijative su po svom sadržaju, po kvaliteti, ne po kvantiteti koliko ste vi skupili potpisa, koliko ste ih sami upisali, koliko ste mrtvih oživjeli na jedan dan, koliko ste djecu prepustili o vremenitosti od 2 mj. i sveli na 18 g. i upisali ih na popisne liste. Ne raspravljamo o toj kvantiteti nego raspravljamo isključivo, ja makar sad o kvaliteti ovih, o sadržaju ovih referendumskih inicijativa. Zanima me kakvu bi tu realnost ova referendumska inicijativa stvorila da je ona uspjela i reći ću vam kakva bi ta realnost bila i u kakvoj bi mi realnosti živjeli. Danas bi makar po jednom tom pitanju da referendumska inicijativa da je uspjela, mi bi bili u Parlamentu, u Saboru u kojem bi imali dvostruke, dvojake, dualističkim modelom podijeljene zastupnike. Zastupnike koji imaju puno pravo glasa od zastupnika koji su unutra ušli kao slomljeni na antropološkoj razini. Ne da smo tim zastupnicima koji ne bi mogli glasovati o Vladi, koji ne bi mogli glasovati o proračunu, da smo njima onemogućili da glasuju o tome, nego smo onemogućili da njihovi birači koji su građani RH, koji pripadaju ovom političkom građanskom društvenom korpusu, da smo im poslali poruku da ukoliko odluče zadržati vlastiti nacionalni identitet ako ga se ne odluče odreći tog nacionalnog identiteta i glasovati za opće liste, da njihov glas ne vrijedi kao glas koji će reći da ili ne hrvatskoj Vladi, koji će reći da ili ne hrvatskom proračunu. Ova je kvaliteta, kvaliteta koju ja nazivam, koja je dovela do toga i sadržaj je duboko protuhuman, ovaj sadržaj je sadistički, onaj tko je sudjelovao u sastavljanju ovog pitanja, tko je sudjelovao u provođenju ovih aktivnosti, nije ništa drugo nego sadist. S filozofske razine, ja razumijem taj sadizam. To on proizlazi iz nemogućnosti da čovjek napravi autotranscedenciju, da nadiđe sebe samog. To je ono o čemu je ... [[Govornik se ne razumije.]] govorio, ne govori čovjek nego govori jezik. Gospodo, ne govorite vi, nego govori onaj jezik koji ste naučili u vlastitim sredinama, u vlastitim obiteljima, u vlastitim religijski obojenim pervertiranjima biti religije, vi ste žrtve vlastitog govora i vi ste prvi žrtve ovog ovako postavljanog referendumskog pitanja koje je trebalo dovesti da vaše samožrtvovanje dovede do žrtvovanja čitavog društva, da u ovom Parlamentu dakle imamo dvije razine zastupnika, zastupnici koji su slobodni zato što pripadaju većinskom narodu ili zastupnici koji su slobodni zato što su se odlučili odreći svog nacionalnog identiteta. Ovome ja želim razgovarati, ne o kvaliteti, da o kvaliteti. Kvantiteta me ne zanima, ne zanima me koliko je potpisa skupljeno i kojim mističnim okolnostima jer te mističke okolnosti proizlaze iz mistike da mi ne želimo da se provode referendumi. Iako sam protiv ovog referenduma jer ovaj referendum nije referendum koji je okrenut prema budućnosti, prema izgradnji društva, ovaj referendum je referendum na onoj razini koji hoće hrvatsko društvo svesti na konačnu sintezu prošlosti i to je najstrašnije. To je prodor nihilizma, jer se hrvatsko društvo, hrvatskom društvu, hrvatskim građanima se u ovoj sramotnoj, konačnoj sintezi prošlosti, koja bi se trebala nazvati sadašnjost, oduzima se budućnost, oduzimaju se svi vitalni elementi da bi se jedno društvo razvijalo. Ukoliko promatramo i to je politička kompromitacija. Oni koji su sudjelovali u tome, oni su napravili, izigrali su bit politike, kompromitirali su politiku. Oni s druge strane, kada se radi o Istanbulskoj konvenciji, oni su posegnuli za nečim drugim, oni su kompromitirali bit religije. Na koji način? Religija govori o suverenitetu, ne o nisko umnom suverenitetu i nisko umnoj nekakvoj suvremenosti koja će građane sveti na 2 kategorije. Religija govori o nečim drugom. Religija govori o suverenitetu izbavljenja od nasilja, o suverenitetu spasa. Recite mi u ovoj Istanbulskoj konvenciji, gdje smo mi promatrali, da se od početka povijesti, dakle u … [[Govornik se ne razumije.]] žene, žena koja je prisutna od početka povijesti do danas, do ratifikacije Istanbulske konvencije, bila je izložena nasilju. O tome mi razgovaramo. Mi razgovaramo o tome, da želimo na naša pleća preuzeti taj teret i tu nepravdu nasilja. Jer ako na naša pleća ne preuzmemo teret i nepravdu nasilja, ne možemo živjeti u svijetu jednakosti. Religija govori o suverenitetu jednakosti, o suverenitetu ljubavi, u ovim pustim fantazmagorijskim, mističnim uzdizanjima što će nam Istanbulska konvencija, ratifikacija Istanbulske konvencije donijeti i nakon 6 mj. ili godinu dana ili 10 g. oni koji su kompromitirali bit religije, nikada se neće suočiti s istinom, da nam Istanbulska konvencija, ratifikacija Istanbulske konvencije, donosi, taj prvi korak u globalnoj borbi protiv nasilja. Kada govorim o tome, da je ova inicijativa, kompromitirala bit religije, posegnuti ću samo za jednim primjerom, recite mi zar religija, nije globalno djelovala prije globalizacije? Zar to nije onaj dio realnosti ili institucija, koliko se promatra o kršćanstvu ili Katoličkoj crkvi, koja je globalno djelovala i prije procesa globalizacije. Ako ne djeluje globalno i ako se suvremenisti na religijskom području, onda izvolite, ukoliko ste kršćani, krečite se samo onim prostorom kojim se je kretao Krist. Izvolite napustite onda ova područja i vratite se u suverenitet vlastitog preventiranog kršćanstva. Kršćanstvo to nije, kršćanstvo nije religija nasilja, kršćanstva govore o identitetu. Ti suvremenosti koji će govoriti o preferencijalnim glasovima, ja ću im postaviti pitanje, koliko su sredstava bili na mjesečnoj razini prije politike, s koliko sad raspolažu. S koliko su sredstava ušli u politiku, s koliko će sredstava izaći iz politike? Hajmo okrenuti tu dimenziju. Da nema ove inspiracije, ni hilizma, pesimizma, i potrebe da na filozofski način nešto izborim, ni minute ne bih bio u ovom Domu, jer je na iznimno nisko spoznajnoj razini, na niskoj je razini kreiranje društvenog procesa i slike hrvatskog društva i čovjeka, ljudi koji bi tu trebali živjeti. Ove inicijative tome pridonose, ove inicijative su prodor ništavila. Oni koji se zalažu za ova dva pitanja su na liniji … [[Govornik se ne razumije.]] Netko im je nadčovjek, a netko im je ono ljudsko, ogavno, što ne smije pripadati, ni približiti se toj veličini i volji za moći. Mi smo uprizorili, najnegativnije, nihilističke, pesimističke koncepte i uprizorili smo ih u formi kreposti, u formi domoljublja u formi borbi za hrvatsko društvo. To je u konačnici da završim s ovim, ovo je borba za HDZ mladež HDZ-a oni koji su odijeljeni, koji su potjerani, koji su otpadnuti ili udaljeni iz HDZ-a bore se za svoj novi HDZ. Oni koji su sada u HDZ-u bore se da u tom svom HDZ-u i ostanu. S druge strane, ove sadržaj, ovih inicijativa je borba za protuhumani, antihumani koncept hrvatskog društva i to treba reći. S formalne razine su ispunjenje sve pretpostavke da se ovaj referendum ne održi s spoznajne razine, s moralne razine, s razine autotranscendencije, ovaj referendum nikada nije ni trebao ući u jednu bitnu ljudsku dimenziju, a to je dimenzija riječi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vučetiću, sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista, poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre i državna tajnice. U svibnju prošle godine, dvije građanske inicijative, prikupljale su potpise za raspisivanje referenduma i eto sada, nakon više od pola godine, danas je rasprava o prijedlogu zaključka Odbora za Ustav te inicijative nisu prikupile dovoljan broj potpisa i da nije ispunjena pretpostavka za raspisivanje referenduma. I očito ako ovakva odluka bude donesena potvrditi će se teza koju sam više puta ponovio, da je očito za vladajuće elite, za vladu, za većinu u ovom saboru, samo mrtav referendum dobar referendum. Riječ je o odluci Sabora koja ima presedansko značenje, nikada do sada, nikada Sabor nije odbio raspisati referendum, a da nije zatražio prethodno da Ustavni sud utvrdio nisu ispunjene formalne pretpostavke za raspisivanje referenduma u skladu s Ustavnim zakonom o Ustavnom sudu. Riječ je o pitanju od iznimnog ustavno pravnog značenja, naročito s obzirom na činjenicu da je u pitanju ustavno pravo na referendum više od 400 000 građana koje bi nakon ove odluke koja se predlaže, ostalo mrtvo slovo na ustavnom papiru. Ukoliko HS prihvati predloženi zaključak Odbora za ustav, smatramo u Klubu MOST-a da će to biti jedna od najgorih odluka u ovom sazivu HS. Dozvolite da objasnim razloge za takav stav. Od samoga početka ovoga procesa Vlada i ovaj HS nisu bila neutralna i nepristrana državna tijela, niti su se uopće trudili glumiti nepristranost i neutralnost spram inicijativa. Za jednu je to bilo i pretpostavljeno jer je Vlada predložila, a HS ratificirao Istambulsku konvenciju, ali druga inicijativa se odnosila na promjene izbornog sustava i status zastupnika nacionalnih manjina i unaprijed se nije mogao znati stav Vlade odnosno većine u HS-u. Ali već tijekom prikupljanja potpisa i neposredno nakon završetka predsjednik Vlade je jasno rekao svoj stav i logično stav Vlade. Referendumska pitanja su promašena i neodgovorna. Ne znam u kojoj se zemlji izborni sustav definira referendumom, i jedno i drugo pitanje zadiru u teme koje ne bi trebale biti predmet referenduma, za to postoje političke stranke, Vlada i HS, na stranu što su o izbornom sustavu odlučivali i građani, referendum o Ujedinjenom Kraljevstvu, u susjednoj Sloveniji i u susjednoj Italiji, ja vjerujem da premijer to zna, al nije htio reći u javnosti. S takvim stajalištem Vladi je povjereno da objektivno i transparentno utvrdi broj i vjerodostojnost potpisa. Naravno da se to nije moglo dogoditi, sve što se dogodilo je jedan potpuno netransparentan, nepošten, mračan proces provjere potpisa koji za nas ne ostavlja nikakve dvojbe da je rađen s jednim isključivim ciljem, ispravnih potpisa ne smije biti dovoljno ni po koju cijenu. Kako je Vlada i njeno Ministarstvo upravo uspjelo u tome, u provjeri koju su povjerili APIS-u i konačnoj provjeri i odluci povjerenstva ministra uprave sastavljeno uglavnom od njegovih službenika, više od 40 000 potpisa proglašeno je neispravnim, a za inicijativu o izmjeni izbornog sustava to je značilo da nedostaje tek par tisuća ispravnih potpisa ili manje od 1% Iako je u javnosti dominiralo da je među potpisnicima povjerenstvo našlo par stotina maloljetnih ili preminulih osoba, a nije ustanovljeno tko je i s kojom namjerom te podatke upisao u popisne liste i o tome možemo samo nagađati. Znatno manje se govorilo o preko 30 000 potpisa koji su utvrđeni neispravni zbog nečistih podataka imena i prezimena, neispravnog OIB-a, ispravljenih podataka, razlika osobnog imena između potpisa i registra birača itd. Upravo te neispravne potpise željeli su kontrolirati predstavnici inicijativa. Prema izvješću Vlade, povjerenstvu je temeljem kontrolnih lista dostavljeno i zapisa, svaki dvojbeni potpis prihvatilo ili im nije prihvatilo kao ispravan. Prema izvješću nekoliko stotina takvih neispravnih potpisa, povjerenstvo je prihvatilo kod pojedinih pitanja kao ispravne, ali nedovoljno u svakom slučaju. No, naknadna provjera tih ključnih kontrolnih listi učinjena je nemogućom jer su uništene, jest, dobro ste čuli, više puta danas, one su uništene i to iz najsmješnijeg razloga koji sam ikad čuo od ministra uprave, da te liste s osobnim podacima u papirnatom obliku bi predstavljale nepotrebnu opasnost da ih netko zlouporabi. Pa mi u HS čuvamo preko 1,2 milijuna potpisa građana u ovoj zgradi, pretpostavljam pod ključem, a ministar nam prodaje foru da se nisu mogle čuvati kontrolne liste na kojima vidite razloge zbog kojih su pojedini potpisi proglašeni neispravnim. Za to postoje aplikacije, ma što god to značilo, da netko pojedinačno može provjerit svoj potpis, pa kad bi tako činilo 400 000 ljudi, vjerojatno bi to trajalo mjesecima, mjesecima i mjesecima, pa možda je to i bila namjera. Za ministra te kontrolne liste su bile pomoćni tehnički materijal, al na temelju upravo njih je povjerenstvo reklo je li neki potpis ispravan ili nije, zato je to ključan materijal i zato nije smio biti uništen, dok ovaj HS ne prihvati izvješće Vlade jer je legitimno pravo HS da provjeri navode iz izvješća ili dijela zastupnika i mi smo u Klubu MOST-a tražili uvijek u taj materijal i nije nam to omogućeno, tako da službeno postoji zapis za moguće kasnije postupke da nam je uskraćen uvid kao predstavnicima građana koji su nas birali u HS. Mi bismo, dakle, trebali vjerovati izvješću Vlade koja se rukama i nogama borila da do Referenduma o izbornom sustavu ne dođe, da se ne smanji broj zastupnika, da nema preferencijskih glasova, da svaki glas birača vrijedi jednako, da se može glasati dopisno i je glasanjem, naravno, da ne vjerujemo, a ne vjeruje niti onih 400 000 građana koji su dali svoj potpis za referendum, a Ustavni sud je kao Poncije Pilat oprao ruke od referenduma, proglasio se nenadležnim, rekao da HS može sam odlučiti i utvrditi da nema dovoljno potpisa, da je čitav proces bio u skladu sa zakonom, da se ne može u naprijed sumnjati u nepristranost Vlade itd. Umjesto da zaštiti ustavno pravo na referendum, Ustavni sud je prestao biti Ustavni sud. Kao profesora ustavnog prava, to me duboko žalosti. Međutim, što je taj isti ustavni sud rekao 2014.g. u jednom svojem rješenju povodom ocijene ustavnosti državnog referenduma koji je nešto ranije proveden? Rekao je slijedeće, članak 95. Ustavnog zakona uređuje preventivni ustavni nadzor kojem je svrha da u slučaju potrebe koju je Hrvatski sabor utvrdio ili sumnje u ustavnost koju je iskazao Ustavni sud razmotri njegov zahtjev i u slučaju utvrđenja neustavnosti referendumskog pitanja otkloni mogućnost njegova održavanja. rečenica je izuzetno važna. Takva odluka Ustavnog suda ujedno oslobađa Hrvatski sabor ustavne obaveze da postupi u skladu s kategoričkom odredbom članka 87. stavka 3. Ustava da će sabor raspisati referendum kad to traži 10% birača. I prema tome kaže Ustavni sud Hrvatski sabor nije ovlašten donijeti odluku kojom bi se odlučilo da državni referendum neće biti raspisan ili pak odbiti donošenje odluke o raspisivanju državnog referenduma, a da prije toga Ustavni sud o tim pitanjima nije donio odgovarajuću odluku na temelju članka 95. Ustavnog zakona. 2019. godine Ustavni sud je zaboravio što je napisao i odlučio 2014. godine. Ali zanimljivo nedavno smo prije nekoliko dana otkrili jednu važnu zanimljivost, naime 2014. godine u srpnju Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, predsjednik je tada bio uvaženi kolega Furio Radin, vjerujem da ovdje ima članova odbora koji su tada bili na toj sjednici u srpnju 2014. odbor je razmatrao pitanje državnog referenduma Građanske inicijative stožera za obranu Hrvatskog Vukovara. Odbor je tada donio zaključak, članovi odbora su tada bili jednoglasni da se takav referendum ne može raspisat, uopće nisu imali dvojbe o neustavnosti referendumskog pitanja, međutim zaključili su i naglašeno je da se obraćanje Hrvatskom saboru, Ustavnome sudu u ovom konkretnom slučaju nije motivirano dvojbom oko neustavnosti predloženog referendumskog pitanja, već je odbor zauzeo stajalište da Hrvatski sabor prema rješenju Ustavnog suda nije ovlašten donijeti odluku kojom odlučilo da državni referendum neće biti raspisan ili pak odbiti donošenje odluke o raspisivanju državnog referenduma. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2014. godine je odlučio da ne može Hrvatski sabor ne odlučiti sam o raspisivanju državnog referenduma čak kad sabor nema nikakve dvojbe oko neustavnosti referendumskog pitanja, nego da mora svejedno prepustiti Ustavnome sudu upravo temeljem tog rješenja iz 2014. godine da donese konačnu odluku. Ja ne vjerujem da se nitko od članova odbora koji su bili u to vrijeme prije 5 godina članovi odbora ne sjeća što je odbor zaključio, ali i ta odluka govori u prilog tome da Odbor za ustav nije postupio ispravno predlažući svoj zaključak. I vjerujte mi da će se i taj zaključak odbora, prije ili kasnije naći u jednom postupku na kraju priče kod Ustavnog suda RH i da oni neće moći vječno šutjeti o tome. Znači i sam je Hrvatski sabor prije 5 godina rekao u svojem zaključku da bez obzira što nema nikakve dvojbe oko neustavnosti referendumskog pitanja Hrvatski sabor ne može sam donijeti odluku da ne raspiše državni referendum, konačnu odluku mora donijeti Ustavni sud. I zato ponovno inzistiramo da se preispita odluka Odbora za Ustav. Mi naravno u Klubu zastupnika MOST-a ne možemo glasati za odluku koja se predlaže, ono što smo mi predložili kao točka 1. da sabor ne prihvati prijedlog zaključka Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, 2. sabor bi trebao imenovati novo povjerenstvo u kojem bi bili zastupnici, članovi državnog izbornog povjerenstva, nevladinih udruga i predstavnici inicijative, inicijativa koje su dale zahtjev za raspisivanje državnog referenduma, sa zadaćom ponovne provjere potpisa. Ovo je stvar procedure, ovo je stvar poštivanja Ustava, ovo je stvar poštivanja Ustavnog zakona o Ustavnome sudu, ovo je poštivanje ranijih pravnih utvrđenja Ustavnoga suda. Ali kao što sam maloprije pročitao čak i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ovog Hrvatskog sabora od prije 5 godina, vjerojatno takvih sličnih zaključka ima, ima više povodom drugih zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma, ja sam vam pročitao samo jedan. I na kraju želio bi da svi zastupnici u ovom Hrvatskom saboru, budu svjesni toga da ovdje raspravljamo o ustavnom pravu 400.000 građana koji su potpisali zahtjev za raspisivanje državnog referenduma. A moja poruka svim građanima koji su potpisali za referendum, ukoliko Hrvatski sabor donese odluku kakva je predložena od Odbora za Ustav, vi koji ste potpisali zahtjev za referendum, razmislite slijedeći put kad dođete pred glasačku kutiju, sjetite se tko vam je uskratio referendum, tko vam je onemogućio pravičniji izborni sustav s manje zastupnika koji će biti odgovorni biračima i koji će biti birani zahvaljujući vašim glasovima. Razmislite slijedeći put kad dođete glasati na jedno biračko mjesto. Predstavnik Vlade poštovani ministar Lovro Kuščević. Hvala lijepo potpredsjedniče, kolegice i kolege. Međutim, u nekoliko navrata ste spomenuli 400 tisuća potpisa, 400 tisuća potpisa. U nekoliko puta niste propustili naglasiti da ste prof. upravnog, ustavnog prava, ne znam, ne sjećam se više. A to, zato me i čudi to, pa ja ću sad ponoviti. Je li mislite da netko ima pravo dva puta dati neko glas? Je li to u skladu sa Ustavom ili nije u skladu sa Ustavom? Je li mislite da je 2594 nepostojećih osoba trebalo priznati neko pravo? Dakle, da li je osoba koja ne postoji može imati neko pravo? Je li mislite da je 428 maloljetnih osoba ima pravo odlučivati o ovakvim pitanjima? Da li mislite da 158 osoba koje nemaju hrvatsko državljanstvo mogu odlučivati o unutrašnjim pitanjima RH? Da li mislite da 240 mrtvih osoba može odlučivati o ostalih 4 i pol milijuna živih hrvatskih građana? G. Podolnjak, vi kao stručnjak za ustavno pravo biste trebali znati da mrtvi ne mogu odlučivati, da maloljetni ne mogu odlučivati o ovakvim stvarima, da ljudi koji nemaju hrvatsko državljanstvo ne mogu odlučivati o hrvatskim nacionalnim pitanjima. A ovo su brojke, samo iz jedne inicijative. Sad pomnožite ovo što sam pročitao puta 3. Kazali ste da Vlada nije bila nepristrana. Stav mene kao ministra o pojedinom referendumskom pitanju ili stav predsjednika Vlade, niti malo, niti u kojem djeliću naše cijele ove procedure, niti u sekundu mog djelovanja, nije utjecao na nepristranost, objektivnost vođenja procesa kontrole važećih, odnosno nevažećih potpisa. Niti je iti jedan dužnosnik, bio član povjerenstva, niti je iti jedan dužnosnik bio član drugog povjerenstva koje je bilo tu za uvid, niti je koji dužnosnik bio član onih ljudi koji su fizički, 70 i nešto časnih službenika koji su fizički sjedili i unosili tj. kontrolirali važeće i nevažeće potpise. Dakle, moj osobni politički stav, dopustite g. prof. ustavnog prava, da i ja imam pravo na svoj stav, apsolutno niti u jednom djeliću nisu utjecao na odluku da li su ovi potpisi važeći ili nisu važeći. I ja bih ponovio ono što ovdje smo imali priliku čuti, evo, nekoliko puta te laži koje su već, ja ne znam, hrvatski građani ako ovo slušaju, pa vi saborski zastupnici, jesam vam već dosadan, ako vam nisu dosadni oni koji lažu, pa možda sam vam ja dosadan, ali evo jasno govorim. Ništa, apsolutno ništa, nikakav dokument, u ovom procesu nije uništen. Svi potpisi, originali, svaki listić, svaki je numeriran se nalazi spremljen u HS. Kontrolna lista niti jedna nije uništena. Dakle, sve kontrolne liste se nalaze na aplikaciji DIP-ovoj, koja se smještena u APIS-u. Ako treba, za 15 minuta ćemo napraviti print, enter i imat ćemo te potpisne liste. Dakle, potpisne liste, kontrolne liste postoje i na njoj jasno piše koji je glas nevažeći, zbog čega, numeriranje i može se otići u podrum Sabora usporediti da li je to istina ili ne. Da li je OIB točan ili ne, kao što je povjerenstvo utvrdilo da li je ime i prezime točno ili ne. Prema tome, hrvatskoj javnosti, vama svima, apsolutno ništa nije uništeno, kontrolne liste postoje, a to što je teško shvatiti da one postoje u digitalnom obliku, u redu, očito ću morati otići to naručiti da se isprinta i donijeti vam pa da budete svi mirni i svi zadovoljni. Što se tiče vašeg nezadovoljstva sa važećim zakonima, Zakonom o referendumu i odredbama, da, dobro ste rekli da je manjkav, no vjerujem da ste imali priliku vidjeti po medijima da je Ministarstvo uprave formiralo radnu skupinu, da će raditi novi Zakon o referendumu, imat ćete prilike vrlo skoro o njemu razgovarati u HS-u i vjerujem da ćemo svi zajedno dati svoj doprinos, da napravimo dobar referendum, koji neće dopuštati više ovakve situacije i koji će naći bolji i transparentniji način urediti to jedno od, ja bih rekao, temeljnih demokratskih prava građana, a to je da odlučuju na referendumu. I svi oni 4 odnosno 300 i sedamdesetak tisuća naših sugrađana koji su dali potpise ovdje, ja ih cijenim, evo, ovim putem skidam kapu, to je njihovo demokratsko pravo da iznesu svoje stajalište, a tko je kriv? Krive su referendumske inicijative koje su radi marifetluke koji su pronalazili mrtve, malodobne ljude bez hrvatskog državljanstva, upisivali ih i s time kontaminirali cijeli taj

Kontrolne liste nema u Saboru sa listovima, knjigama gdje su popis birača. Ali, evo, prekinimo ovu sjednicu, dostavite nam to, isprintajte nam to iz digitalno na papir ili nam pošaljite aplikaciju, kako god želite i da vidimo mi koja su to imena.

Kolega Bulj, sjednite na vaše mjesto.

Sjednite, molim vas.